Tedy pouze ohlášen, ale nikoliv už kontrolován českou stranou, jak často zastánci smlouvy uvádějí. V textu smlouvy povinnost Američanů podstoupit kontrolu tohoto materiálu z české strany není. Takže tam může být cokoliv.

Pokud tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost, vznikne nám tu jakýsi stát ve státě. Poměrně rozsáhlá americká enkláva uvnitř České republiky, kde nebude platit české, ale americké právo a kam nebudou mít české bezpečnostní a justiční orgány přístup.

Jediné právo, které tu Česká republika bude mít, které tu bude a její občané mít, je skutečnost, že to celé zaplatí. Vláda to sebere důchodcům. Vojenská přítomnost cizí mocnosti na území jakéhokoliv státu také vede na jedné straně k přílišnému spoléhání se na všemocného spojence, k rezignaci na rozvíjení vlastní obranyschopnosti i v horším případě k zatažení příslušné země do vojenského konfliktu. A hlavně tato cizí vojenská přítomnost a privilegia cizí armády podrývají naši státní svrchovanost a suverenitu. Budujme vlastní obranyschopnost a vstupujme do případných vojenských spojenectví jako rovný s rovným a neuzavírejme pro Českou republiku a její občany zásadně nevýhodné smlouvy, byť nám jsou falešně předkládány jako jediná možná volba mezi Západem a Ruskem, mezi demokracií a diktaturou. Dle české ústavy je třípětinová, tedy takzvaná ústavní většina při schvalování mezinárodních smluv v Poslanecké sněmovně a v Senátu nutná tehdy, jestliže příslušná smlouva přenáší některé výlučné pravomoci a kompetence českých státních orgánů na mezinárodní organizaci. Protože jak jsem doložil, vzdáváme se v ní například jako stát práva stíhat trestné činy, které spáchají vojáci Spojených států amerických na českém území, včetně případů, kdy jejich obětí bude český občan. Takže schválení této dohody by mělo z logiky věci podléhat nutnosti souhlasného hlasování třípětinové většiny poslanců a senátorů. Ano, můžete namítat, že ústava vyžaduje ještě splnění druhé podmínky, přenosu pravomocí našich státních orgánů na mezinárodní organizaci a nikoliv na cizí stát, jak se děje v případě této smlouvy.

Maximálně se předpokládalo určité sdílení kompetencí s Evropskou unií, která tehdy vznikala transformací z Evropských společenství, pokud bychom se stali jejími členy. Za druhé. Ptám se, co je podstatnější to, že se vzdáváme suverenity a části svých výlučných státních kompetencí, anebo typ a povaha subjektu, na který je přenášíme, ve prospěch koho se jich vzdáváme? Dle mého názoru jednoznačně důležitější je onen přenos kompetencí, vzdání se části naší suverenity, a proto by měla být ke schválení této dohody nutná ústavní většina hlasů v obou parlamentních komorách. A jestliže tomu tak nebude, bylo by namístě, aby ústavnost procesu parlamentního schvalování této dohody na základě příslušné stížnosti posoudil Ústavní soud. A my k tomu vyzveme všechny parlamentní strany, aby se s námi připodepsaly pod ten návrh, aby to posoudil Ústavní soud. A nyní dodávám, že urputnost, jakou se vládní koalice brání jakémukoliv posouzení souladu této dohody s ústavou, protože o něm existují důvodné pochybnosti, je až zarážející. Naposledy se to stalo minulý týden, když o této smlouvě jednal garanční zahraniční výbor Sněmovny. Náš poslanec Jiří Kobza tam navrhl usnesení, aby vláda požádala Ústav státu a práva České akademie věd, aby vypracoval odborný posudek souladu této smlouvy s ústavou a ústavním pořádkem. Jak si myslíte, že tento návrh dopadl? Proč? Bojíte se? Že ta smlouva je v rozporu s českou ústavou? No tak neměla být přijata. Zcela nepřijatelná je i překotná rychlost přípravy a podpisu smlouvy a to, že tento proces probíhal v podstatě skrytě, bez adekvátní odborné, zejména právní, a hlavně veřejné diskuse. Je také velice signifikantní a poměrně zvláštní, že tato smlouva nazývaná smlouvou o obranné spolupráci žádnou obranu České republiky vůbec neřeší. Ani obranu hranic, ani protivzdušnou obranu, ani obranu proti teroristickým útokům, ani žádnou jinou standardní obranu před bezpečnostními či vojenskými hrozbami, i když, pardon, jedno ustanovení o obraně tato smlouva přece jenom obsahuje. Je to čl. 6, kde se píše, že Česká republika přijme taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany, zabezpečení a bezpečnosti ozbrojených sil Spojených států amerických. Takže ano, zčásti to obranná smlouva skutečně je, kdy my tady budeme bránit americká vojska českou stranou.

Ostatně obecně to platí o veškeré přítomnosti cizích vojsk v jakékoliv zemi. Mám na mysli například opakované případy znásilnění Japonek americkými vojáky sloužícími na základně na ostrově Okinawa, ale to už tady mluvil pan předseda Okamura. Co následovalo?

Všechny členy posádky stíhačky včetně pilota osvobodil. Celý tento případ tehdy v Itálii oprávněně vzbudil pohoršení a poškodil italskoamerické vztahy. I k tomu může vést pobyt cizích vojsk v nějaké zemi, navíc pobyt zbytečný, plný privilegií pro příslušníky cizích vojsk. Že stojí mimo zákon? Jak se budou chovat? Připomenu vám to.

I proto nebudu pro tuto smlouvu hlasovat.

Nutno doplnit, že americká strana se omluvila a doplnila to prohlášením, že během tohoto incidentu nebyl vypálen jediný výstřel. Českoamerická smlouva, jak jsem již zmínil, řeší a sáhodlouze popisuje pouze to, že na území České republiky budou rozmístěny americké ozbrojené síly, které nebudou v zásadě podléhat našim zákonům, naší policii ani našim soudům.

Co je tím myšleno, se můžeme pouze domnívat a obávat se toho. Celá léta nám je i touto vládou opakováno, že členství v NATO nám zaručuje zcela dostatečnou bezpečnost a ochranu. Proč se tedy narychlo podepisuje smlouva, jejímž jediným předmětem je pobyt amerických vojáků u nás? Znamená to snad, že už nám členství v NATO dostatek bezpečí nezaručuje? Tomu nerozumím.